A za třetí, co se týče té koalice, tak prostě trafiky, o kterých mluvil kolega Michálek, se v Praze realizovaly přes dozorčí rady městských firem, kde zástupci hnutí ANO brali násobně více než ti předsedové výborů nebo uvolnění zastupitelé.

Paní Plesníková prostě brala 220 tisíc, a kdyby tam seděl uvolněný zastupitel, tak bere 80. Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Marian Jurečka také s faktickou poznámkou. Máme ještě pět faktických poznámek. Já mám prosbu.

My ho tady fakticky chceme naplňovat, ten právní stát.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já navážu na kolegu Jurečku.

Tohle nemůžeme tady zpochybňovat slovy, že tady je nějaká hra na právní stát. Kdybychom na toto přistoupili, tak věřím, že to bylo jenom přeřeknutí nebo špatná formulace, protože ministru spravedlnosti, který sedí tady po mé pravé ruce, by asi běhal mráz po zádech, kdyby něco takového tady platilo. A druhá věc, milé kolegyně, vážení kolegové, já nechci zpochybňovat právo tady od toho pultíku říkat cokoliv, jenom bych poprosil, pojďme neřešit problémy obce Praha, protože já mám informaci, že jedno ustavující zastupitelstvo trvalo 16 hodin do 7 do rána. Já bych se tohoto nerad tady dočkal! Nyní pan poslanec Milan Feranec také s faktickou poznámkou, připraví se kolega David Kasal také k faktické poznámce, potom paní kolegyně Válková. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom reaguji na pana kolegu Michálka.

Ale děkujeme za každou dobrou radu od vás. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tam jednou za měsíc rozhodujeme v pracovní skupině. Tak si nejdřív ověřte informace!

Já myslím, že všichni asi vědí, co jsem říkala. Předpokládám určitou minimální laťku inteligence anebo snahu to pochopit.

Já jsem samozřejmě měla na mysli to, že když někdo vystoupí a argumentuje a používá určité konkrétní věci, které staví do světla velmi nepříznivého pro premiéra, tak mám podezření, jestli dodržuje nejenom ty etické standardy, ale i někdy ty právní limity. A my tady skutečně žijeme v právním státě.

Doufám, že se kolega Žáček dostane ke slovu. Já si dovolím zareagovat na pana poslance Ferance prostřednictvím pana předsedajícího. Já mám dojem, že toto téma tady někdo otevřel už před rokem, také jsem na něj odpovídal prostřednictvím faktické a odpovím znovu. Města velikosti Mariánských Lázní opravdu používají nástroje, které jim dodá Ministerstvo vnitra, jsou k dispozici a nemusí si je draze kupovat.

Nicméně pokud chceme takto odbíhat od tématu a zabývat se Mariánskými Lázněmi a dalšími obcemi, můžeme se bavit třeba o obci Prameny, která má asi 80 obyvatel, klidně, můžeme tu být ještě déle.

Dámy a pánové, také jsem si myslela, že nebudu vystupovat dnes, ale prostě musím.

Budu mluvit především za rezort Ministerstva financí. Nestalo se poprvé, že pirátská strana si najde na stránkách vlády, Ministerstva financí, budu mluvit za to, co znám, co se mě týká, nějaký materiál a ten naprosto neseriózně využije prostě v nějaké interpretaci, která se nezakládá na pravdě. A to se stalo i teď, pane předsedo.

To není žádný podrobný materiál, žádný manuál, ze kterého vyplývá, co na těch úkolech je všechno odpracováno.

Pokud budu já informovat o projektech Ministerstva financí, budu tak činit formou tiskových konferencí, případně webových stránek Ministerstva financí, případně na svých sítích. A teď k projektu Moje daně. Sestává se ze tří základních částí.